Ano, to jsou skutečně v tuto chvíli rychlé peníze.

Takže potom tuto cestu ztrácí, často ztrácí v tomto věku zaměstnání a nezbývá jim potom, než se obrátit na úřady práce, žádat nějakou jinou podporu, a je to jenom o tom, že to nevyndaváme z jedné kapsy toho důchodového účtu, ale z druhé kapsy, prostě z jiných peněz, ale pořád je to zátěž pro státní rozpočet.

Dále jsem nepochopil v tom § 31, proč jste si to ještě vystlal těmi 40 lety odpracovanými, čili 40 lety pojistné doby.

A tady, pane ministře, i když to nepovažuji 34 let po revoluci za velké hrdinství, ale prostě tak to je, takhle to bylo navrženo, já bych tady asi požádal ale o doplnění, aby se to týkalo i dalších funkcionářů v takzvané Národní frontě a těch stran, které v té době přisluhovaly, aby jejich prominenti byli tímto postiženi pod heslem když všichni, tak všichni. Potom tady mám ještě jednu poznámku.

Ty problémy energetické tady byly ještě předtím. Vy jste je prostě nezvládli. Výsledkem byla dvojnásobná inflace oproti evropskému průměru a v současnosti stále ještě třetí nejvyšší inflace v Evropské unii. Kdyby k té inflaci, kterou jste nezkrotili vy, nedošlo nebo byla poloviční, tak by zdaleka nebyly tak vysoké finanční nároky na ty valorizace, které byly zákonné a které vy jste naprosto nezákonným způsobem a já věřím, že Ústavní soud se k tomu v tomto duchu vyjádří tak vy jste prostě ty důchodce obrali o těch zhruba 1 000 korun měsíčně. A ještě bych se jednou vrátil ke zmíněnému OECD, které vyzývalo Českou republiku k tomu, aby se sjednotil výpočet a zjednodušil výpočet důchodů, a to, aby se používala konstantní procentuální výměra u všech výdělků, aby se změnily podmínky nároku, a to nás vyzývali k tomu, abychom z těch 35 let pojistné doby ji snížili na 25 let, což je průměr v Evropské unii.

A v tom jste neudělali vůbec nic. A to, co připravujete, ale to, co bude mít v delší době a rozhodně vám nepřinese ty peníze teď hned, je zase nějaká obnova soukromého a posílení soukromého penzijního připojištění. Takže vy jste si vybrali to, co přináší ty nejrychlejší peníze, ale přináší ty peníze na úkor těch důchodců, kteří teď budou do toho důchodu bezprostředně nastupovat, a to jste ve svých programových prohlášeních opravdu neměli.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu opravdu velmi stručný ve svém příspěvku, protože hodně věcí tady bylo řečeno.